Myslím si, že ani odbory nemohou mít proti našemu pozměňovacímu návrhu negativní postoj, protože náš pozměňovací návrh chrání zaměstnance a nevtahuje je do administrativní byrokracie.

Přeskočím tedy, abych zde říkala, jak to funguje v Německu a v Rakousku, protože je hodně přihlášených, a byla bych ráda, aby druhé čtení proběhlo. Dovolila jsem si porovnat vládní a poslanecký návrh na jednoduchém prosím obrázku, kde uvidíte... prosím, můžu vám to každému poslat.

Zaměstnavatel zašle písemné oznámení Úřadu práce, zaměstnavatel zaměstnavatel vypočte měsíční nároky jednotlivých zaměstnanců na podporu a zašle to na Úřad práce do desátého dne kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, za který má být podpora vyplacena. Úřad práce vydá oznámení o poskytnutí podpory a do deseti dnů ode dne doručení měsíčního přehledu vyplatí zaměstnavateli podporu.

Vláda vydá nařízení, kterým aktivuje podporu, zaměstnavatel podá žádost na Úřad práce, Úřad práce projedná žádost v poradním sboru a uzavře se zaměstnavatelem dohodu, zaměstnavatel vyplatí mzdy i náhrady mzdy a odvede povinné odvody. Zaměstnavatel předloží Úřadu práce měsíční přehled a Úřad práce vyplatí zaměstnavateli příspěvek do deseti dnů od doručení.

A na straně zaměstnavatelů zdůrazňuji, že nemusí nic měnit na standardních postupech, protože všechno mají nastavené.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, znovu opakuji, že řešení je nutné, ale proč ho dělat složitě změnou jedenácti předpisů, když to jde předpisem jedním. A ještě si dovolím reagovat na prosbu paní ministryně.

Máme tento týden Poslaneckou sněmovnu, máme příští týden Poslaneckou sněmovnu.

Ano, děkuji. Já se omlouvám všem, kteří jsou přihlášeni řádně v obecné rozpravě, týká se skutečně jenom o technickou poznámku. Chci navázat na paní kolegyni Pastuchovou, vaším prostřednictvím.

My vlastně dneska nevíme, jestli máme tyto pozměňovací návrhy, a to je dotaz na paní ministryni, reformulovat. Co se vlastně stane základem dalšího projednávání? Aby se nestalo to, že spousta práce mých kolegů ze všech politických stran třeba zbytečně spadne pod stůl a zbytečně spadnou pod stůl některé myšlenky, pokud nebudeme vědět, co se stane základem dalšího projednávání. Možná paní ministryně kdyby mi mohla odpovědět. Děkuji.

A jinak ještě poznámka k paní poslankyni Pastuchové. Děkuji a nyní pan poslanec Sklenák. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, není mi to úplně příjemné, ale musím upřímně konstatovat, že z vystoupení paní kolegyně poslankyně Jany Pastuchové je vidět, že vládní koalice není zrovna v ideální formě, že vláda se zde v Poslanecké sněmovně nemůže bohužel spolehnout ani na vládní poslance, a proto potom projednávání těch tisků je takto obtížné. Nicméně musíme se s tím nějak vypořádat, takže je tady tolik přihlášených a je tady tolik pozměňovacích návrhů.

Moc bych se přimlouval za to, abychom přece jen zkrátili dobu na projednání garančním výborem na sedm dnů, čímž mimochodem si formálně tento návrh osvojuji, aby zazněl v obecné rozpravě tak, jak je předepsáno.